Já bych chtěl poukázat na velký rozpor v logice vystoupení pana poslance Volného. Říkal: Většina podnikatelů je poctivých a platí daně. Já s tím naprosto souhlasím. Ale pak je to zvyk a zvykově se platí daně.

Pořád říkáme, že se máme dívat směrem na západ. A rok tady slyším Slovensko a Chorvatsko. Fakt to není směrem na západ. Tak buď je zvykové právo a většina platí daně, anebo jsme na klondajku, jak jste říkal vy, a většina neplatí daně. Nemůže platit obojí! Většina lidí je slušných, většina podnikatelů je slušných a platí daně! A vy je chcete znovu zatěžovat dalšími a dalšími předpisy.

Nemůže platit obojí!

Děkuji za slovo.

Vy prostě tady chcete přivázat obrovské koule na nohy všem lidem, kteří by potenciálně tvořili nebo tvoří střední vrstvu.

A tahle novela jenom zapadá do toho, co tady říkal pan předseda Fiala, že budujete socialismus.

A svému předsedovi že vy nemůžete, nebo se bojíte co tady říkáte v kuloárech... Víte, já vám řeknu jedno. On si dovolí tolik, kolik mu dovolíte vy ve vlastní straně. Pan ministr Babiš stáhl svoji přihlášku do rozpravy. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.

Já vycházím pouze z údajů, které jsou v důvodové zprávě, a to je vládní materiál.

To je o té stabilitě, kterou pořád vy opakujete, a přitom se chováte jinak.

Sněmovnou obě dvě prošly v rekordním tempu. Vy jste si jako vládní většina odhlasovali, že nebudeme řádně diskutovat o změně daňových zákonů.

Proč jste zkracovali lhůty mezi prvním a druhým čtením? Tak nechytejte za slovo mého předsedu, který to řekl naprosto správně.

No to v žádném případě!

A tomu říkáme reverse charge, protože to řeší ty karusely. Já nevím, kolik je u tabletů, laptopů, mobilních telefonů karuselů. Pokud je pravdivá informace, že průměrné stáří nebo délka existence firmy, která se dopouští podvodů v rámci karuselových podvodů, je 25 dnů, tak to je méně než jedno období DPH! A je to správně.

Nevím, jak budeme definovat zařízení, která obsahují integrovaný obvod nebo desku plošných spojů.

To jste porušili zákon. Dodatečné přiznání. Dodatečné náklady... Úplně zbytečné.

A co si mají ti podnikatelé připravovat od ledna? Copak víme, jak bude vypadat kontrolní hlášení? Když tady byl návrh, aby aspoň základní parametry kontrolního hlášení byly v zákoně, tak vy jste, dámy a pánové z vládního tábora, toto odmítli! Na co se můžete připravovat, když nikdo neví, jak to bude vypadat?